Paní zpravodajko, prosím, máte slovo.

Děkuji moc.

Paní zpravodajko, prosím, máte slovo. Tak tedy přistoupíme k hlasování. Legislativně technické návrhy ve třetím čtení nebyly načteny, takže začneme hlasovat pozměňovací návrh J1 pana poslance Michálka, který se týká kompenzace pro středoškolské studenty za neoprávněné vyloučení ze studia za minulého režimu. Stanovisko garančního výboru: nedoporučující. Stanovisko ministra?

Kdo je proti?

Dále hlasujeme pozměňovací návrh pod písmenem J2, rovněž pana poslance Michálka, který se týká odškodnění za šikanózní ochranný dohled za minulého režimu. Stanovisko ministra?

Stanovisko ministra?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko ministra?

Návrh byl přijat.